Zákon by tedy měl podle našeho návrhu jasně říkat, že azyl a doplňkovou ochranu nelze udělit cizinci, který se dopustil trestného činu nebo přestupku. Pro oba případy platí, že jsou doplňovány klauzulí o tom, že jsou v potaz brány důvody hodné zvláštního zřetele, hodné tak, aby se vyloučily případy, kdy by toto opatření bylo příliš tvrdé.

Policie už kvůli incidentu přijala téměř 600 trestních oznámení.

Je požadováno tvrdé potrestání pachatelů. Většinou to byli žadatelé o azyl, kteří nedávno přicestovali. Předložili dokumenty, které se vydávají při podání žádosti o azyl. Německý ministr spravedlnosti k tomu řekl, že kdo si myslí, že se u nás může stavět nad zákony, musí být potrestán, a to bez ohledu na to, odkud pochází. Připomněl také, že žadatelé o azyl mohou být před ukončením azylového řízení okamžitě vypovězeni, pokud budou odsouzeni přinejmenším k jednomu roku vězení nepodmíněně, přičemž tato trestní sazba je při sexuálních útocích klidně možná.

Takže kdyby se podobné události staly třeba v Praze a sexuálním útokům byly vystaveny české ženy a dívky, pro žadatele o azyl by to v podstatě nic neznamenalo, protože podle českých zákonů by měli na azyl právo i nadále. Co si o možnosti vyhoštění v případě spáchání trestného činu myslí naši ministři, například ministr Chovanec a jeho ministerstvo cituji: